Rovněž musím připomenout, že se jedná o uskupení pouze čtyř států, které rozhodují společně. Lze tedy předpokládat, že většina žádostí o rešerši zůstane v zemi přihlašovatele, tudíž i příjem půjde do státního rozpočtu dané země. Další výhodou je, že posudek bude dodán v jazyce země přihlašovatele, a to je u textu patentů velmi důležité. V případě patentového sporu jsou někdy jazykové odlišnosti zásadní při rozhodování. Doporučuji tedy tento tisk přikázat zahraničnímu výboru Sněmovny. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.